Prosím, máte slovo.

Účelem je primárně promítnout změny, které se navrhují na ústavní úrovni do těch jednotlivých volebních zákonů. Ony se ty úpravy týkají zejména stanovení pevného termínu konání řádných voleb do Senátu a zastupitelstev obcí a krajů, a to na první celý týden měsíce října i prodloužení předvolebního období v případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Dále se navrhuje zohlednit, že územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu má nově stanovit ústavní zákon.